Děkuji. Než budeme pokračovat v jednání, přečtu omluvenky, které ke mně dorazily. Dále ve čtvrtek od 17 hodin a v pátek na celý jednací den se omlouvá pan poslanec Karel Černý, dnešní den od 19. hodiny do konce jednání z pracovních důvodů paní ministryně Helena Válková. Od 12 hodin se dnes omlouvá paní poslankyně Markéta Wernerová.

Budeme pokračovat. Další faktickou poznámku má pan poslanec Nykl, poté pan poslanec Stanjura, poté pan poslanec Gazdík. Máte slovo. Pěkné dopoledne. Nebudu zde hájit žádnou stranu tohoto sporu, jenom chci říct, že něco se v této Sněmovně přece musí odehrát. To, jak Sněmovna pracuje, asi fakt nemůže nikoho uspokojovat. Přece není normální, aby Centrum pro výzkum veřejného mínění udělalo řebříček 26 povolání dle prestižnosti. Aby se udělalo 0 až 99 bodů, a div se světe, já mám výhodu, jako lékař mám těch 99 bodů a zároveň jako nový poslanec jsem na úplně posledním místě, kde jsem dostal 25 bodů. To přece není normální, aby uklízečka, při vší úctě, je to důležité povolání, aby měla 35 bodů, zhruba jako ministři. Nemůžeme pak používat výraz, jak třeba použil pan poslanec Beznoska, tato ctihodná Sněmovna. To vůbec nejde k sobě. Může to mít chyby, náš pokus, ale jestli tu jsou lidé, kterým vyhovuje to, jak se tady pracuje, to je pro mě velké překvapení. Uvedu příklad. Řešení Ukrajiny. Přece to, co jsme dokázali po několika hodinách, se dalo shrnout dvěma větami. Všichni přece odsuzujeme to, co je na Ukrajině, a žádáme soulad s Evropskou unii. To se dalo udělat za dvě minuty.

Jsou země, kde projevy se musí dělat v parlamentu zpaměti. Není žádné umění číst z papíru.

Nemám papíry.

Možná třeba hlavně abychom udělali zákony našeho ministra, zbytek nás nezajímá. Jsem zastánce svobody slova. Každý má právo tady říct, co chce, a my bychom neměli svým kolegům říkat, že to říkat nemají nebo nesmějí, ale klidně to můžeme kritizovat, polemizovat a říkat, že se mýlím nebo že mám lepší názor. Zastanu se pana poslance Komárka. Má právo tady říkat, co chce. Sice to bylo trošku podle sebe soudím tebe, ale má na to právo. Nemám rád, když někdo chce podávat trestní oznámení za nějaké vyjádření politika. To je podle mě úplně špatně. Stejně tak jsem zastáncem toho, aby poslanci mohli dělat pozměňovací návrhy. Ten pozměňující návrh nepodal poslanec. Byl podán jménem klubu, který uzavřel dohodu. Pokud se uzavře politická dohoda, a pak jednotlivý poslanec podá svůj návrh, na tom není nic špatného. A ještě proti duchu toho, co bylo dohodnuto.

Děkuji. Nyní pan poslanec Gazdík, po něm pan poslanec Lank, po něm pan poslanec Chalupa. Máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím, že se tak trochu dostáváme k jádru pudla. Co je to efektivnost Sněmovny? Je to to, že tady ty zákony projednáme jak na běžícím pásu, že tady budeme schvalovat jeden za druhým podle toho, jak nám který ministr nebo náš předseda poslaneckého klubu řekne? Vždyť tato diskuse je nejlepším důkazem toho, a já ji považuji za efektivní proto, že každý z nás si může udělat na tu věc názor. Vždyť tak si každý z nás může udělat názor. Ten názor se nevytvoří tak, že to rychle přeběhneme a že schválíme to, co nám naše stranické sekretariáty řekly. Ne podle toho, jak nám někdo řekne. Pokud chci schválit dobrý zákon, tak si každý z nás na to musí udělat sám svůj názor. A ten se rodí v diskusi, kterou bychom neměli omezovat. Děkuji vám. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já opravdu jenom fakticky, protože si to chci tak trošku ujasnit. Vy chcete zefektivnit a zrychlit chod této Sněmovny tím, že omezíte počet vystoupení a jejich délku.

A vy z tohoto chcete udělat standard! Tak to já vám pěkně děkuju! Dobré odpoledne, vážené kolegyně, kolegové. Jenom krátce. Od svých známých vím, že tato Sněmovna, nebo to, co se tady děje, si večer pouštějí lidi, když nemůžou spát nebo když pracují, a baví se tím.

No protože to, co se tady děje za peníze daňových poplatníků, na to se v podstatě dá koukat pouze jako na zábavu. Druhá věc. K efektivitě fungování Sněmovny máme výbory.

Na co? Za třetí. Kultura jednání.

Zajímavé je, že tady dneska ráno padlo ze strany kolegů, že chtějí projednávat zákony a že se tady nemá zbytečně mluvit, když tady promluvil pan premiér.